Předložený návrh zákona ustanovuje, že újmu na zdraví, která je důsledkem podstoupení povinného očkování, odčiní stát. V případě, že dojde k odčinění takovéto újmy na zdraví, která je důsledkem nesprávného postupu poskytovatele zdravotních služeb, který očkování provedl, nebo kdy je újma důsledkem vady očkovací látky, má stát právo požadovat regresní úhradu. S ohledem na skutečnost, že se újma na zdraví jako důsledek podání očkovací látky zpravidla prokazuje velmi obtížně, návrh nevyžaduje vždy prokázání příčinné souvislosti. Zakotvuje vyvratitelnou domněnku, z níž vyplývá, že pokud nastanou následky, které budou obsahem prováděcí vyhlášky, tedy zdravotní následky v čase v ní uvedeném, bude daná újma považována za újmu způsobenou povinným očkováním. V ostatních případech bude posuzování toho, zda je újma na zdraví způsobena povinným očkováním, předmětem standardního prokazování.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, myslím si, že to je ve stručnosti vše k tomuto v tuto chvíli. V prvním čtení již zaznělo mnoho.

Já také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Prosím, aby se nyní slova ujala zpravodajka výboru pro zdravotnictví, paní poslankyně Alena Gajdůšková, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Pan ministr osvětlil záměr i obsah projednávaného návrhu zákona. Nebudu se tedy znova opakovat. Jsme ve druhém čtení.

Na druhém jednání bylo přijato následující usnesení.

Já jenom doplním, že do dnešního data eviduji v systému Poslanecké sněmovny dva podané pozměňovací návrhy. Jeden je paní předsedkyně výboru, paní profesorky Adámkové. Druhý pana doktora Kaňkovského, pana poslance. Já předpokládám, že předkladatelé si tyto návrhy zdůvodní, protože jsou již přihlášeni do rozpravy.

Jako první paní poslankyně Adámková, poté pan poslanec Kaňkovský. Prosím, paní poslankyně. Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jsem velmi ráda, že se dostáváme k druhému čtení, projednání velmi důležitého zákona, který určitě zlepší situaci, která je v tom našem systému daná zdravotnickém.

A to je proto, že opravdu dívat se na dítě, které je postižené, je velmi obtížné, a je potřeba tedy potom se postarat o tyto rodiny trošku v širším slova smyslu.

Za druhé.

A proto v tomto pozměňovacím návrhu navrhujeme ministerstvo pro posouzení složitých případů ustanovit nezávislou odbornou komisi, kde členy této nezávislé odborné komise, které jmenuje a odvolává ministerstvo, jsou vždy za prvé zástupce ministerstva, který je vždy zdravotnickým pracovníkem, je současně předsedou komise a řídí její činnost. Dva zdravotničtí pracovníci se způsobilostí k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru zdravotní péče. Blíže to nemůže zákon specifikovat, protože tam už se může stát, že bude posouzení pohybového aparátu nebo duševního vývoje toho dítěte nebo jiné věci.

To proto, že víme z terénu, že samozřejmě mnoho rodin se domáhá tohoto odškodnění, a bohužel nemají důvěru, nutno říci, třeba potom v to zdravotnické zařízení, které toto očkování provedlo, samozřejmě to člověk i lidsky chápe, a je potřeba, aby tady nemuseli oni sami se dohledávat někde, aby věděli, že tedy ten systém zdravotnictví, v tomto případě ministerstvo na to myslí a má tedy právníka, který se věnuje této oblasti a může jim poradit, eventuálně i s tím posouzením.

To samozřejmě se zcela vylučuje.

Při vší úctě ke všem vzděláním samozřejmě.

Protože kdybychom přiznali jenom, že to, co se nezdá těm rodičům, kde opravdu může být poškození, že je po tom očkování, kdyby byly pochyby a nepokračovali bychom, mohli bychom opravdu přehlédnout velmi závažné diagnózy, které by ty děti poškodily po celý život, protože by se řeklo, že je to jenom v uvozovkách po očkování.

Je to tedy tento drobný pozměňovací návrh.